Prosím, zvažme to, schvalme tu schůzi. Neubližujme občanům téhle země. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení kolegové, za hnutí SPD můžu říct, že my jsme připraveni zde projednat zákony, insolvenční zákon, jsme připraveni projednat oddlužení dětských dlužníků z toho důvodu, že insolvence, exekuce, lichva jsou pro nás velmi závažná témata, a jsme připraveni tady sedět klidně i o víkendu, abychom to projednali. Je fakt, že do insolvencí se teď možná, pravděpodobně, bude dostávat daleko víc lidí a chtěli by využít ten institut k tomu svému vlastnímu oddlužení, a je potřeba jim to umožnit, protože insolvenční zákon nefunguje tak, jak by měl fungovat, a my s tím prostě musíme něco udělat zvlášť v dnešní koronavirové době, kdy spousta lidí se bude dostávat do ekonomických problémů. Takže za SPD můžu říct, my jsme připraveni, jsme tady všichni, jsme tady v plném počtu a budeme hlasovat pro projednávání těchto zákonů na této schůzi. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, páni ministři, tři členové vlády jsou tady. Nejsme jako oni.

Děkuji za slovo. Já jsem také trochu překvapen, že když se projednával tento tisk v legislativní nouzi, tak všichni říkali, že se mu nechtějí vyhnout a že čekají na to první čtení, a pak velmi rádi podpoří tento tisk v řádném legislativním procesu, a teď když ho projednáváme, tak v podstatě ty podmínky jsou znemožněny. Jak jsem to tak počítal, tak už došlo k tomu, že část osob opustila jednací sál, zejména vidím tady hlavně v těch lavicích přede mnou, tak si myslím, že předsedající, pokud není ani počet osob v sále, ani to číslo, tak by měl rozhodnout, jakým způsobem budeme dál pokračovat po tom, co se vyčerpají přihlášky. Tak určitě. Prosím vás, já mám v plánu vyhlásit pět minut pauzu ještě, abych dal prostor, aby se poslanci dostavili, takže to udělám, ale nechám samozřejmě prostor nejprve, aby se všichni vyjádřili, co mají přednostní práva.

Tak samozřejmě potom nemůžeme dospět k ničemu, protože při těch schválnostech se vede v podstatě jenom politický boj a věcná práce zůstává mimo. Takže když jsme se dohodli na tom, že bude několik schůzí, to byla jedna dohoda, nebyla dodržena.

A jestli myslíte, že takhle to půjde, opravdu ne!

Zatím mám poslední přihlášku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Tak byly splněny podmínky pro svolání mimořádné schůze. Co se týká zákazu dětských dluhů, bavíme se o tom ve Sněmovně už druhý rok.

Řeklo se, předloží se propracovaný vládní návrh. Od srpna to tady zase leží.

A my na to nemáme čas. Někteří z nás na to nemají čas.